Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím pana navrhovatele, kterým byl pan poslanec Tejc, aby se ujal slova. Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem již avizoval, dovoluji si s ohledem na to, že jsme byli požádáni ministrem pro legislativu a lidská práva, a současně po dohodě s ministryní spravedlnosti navrhnout, abychom zkrátili lhůtu k projednávání tohoto návrhu o 30 dnů. Ten návrh bude dnes projednán v ústavněprávním výboru. Transpoziční lhůta samozřejmě běží. Ano, obvykle nejsme vystaveni sankcím ihned poté, co tato lhůta uplyne, ale považuji za možné a správné, pokud tu lhůtu dokážeme splnit, abychom tak učinili. Týká se to změny trestního zákona a trestního řádu ve věci potírání dětské pornografie. Je to směrnice Evropské unie, kterou bychom měli naplnit. Tedy dovoluji si dnes navrhnout pouze zkrácení lhůty s tím, že budeli tomuto návrhu vyhověno, můžeme se dohodnout na pevném zařazení druhého a třetího čtení v průběhu této schůze, zřejmě v průběhu příštího týdne. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já proti tomu věcně úplně nic nenamítám, jenom bych pokládal za férovější, kdybychom ten bod projednávali zítra, protože dnes večer má nad tím ústavněprávní výbor zasedat a nevíme, jestli ten konec bude pozitivní, nebo negativní.

Paní ministryně spravedlnosti se hlásila. Prosím, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom upřesnit, že jsme se samozřejmě vypořádali s těmi připomínkami a s náměty, byť ne vždycky v tom smyslu, v jakém ten, kdo je uplatnil, by chtěl, aby byly zohledněny. Čili není to tak, že by Ministerstvo spravedlnosti v tom mezidobí nic nedělalo, jinak bych asi těžko souhlasila a projednala tady s panem poslancem

A i když, jak zde bylo správně zdůrazněno, to není postihováno nějakými konkrétními sankcemi, tak to přinejmenším ukazuje na určitou nedbalost v implementaci evropské legislativy, které, pokud se můžeme vyvarovat, doporučuji se jí vyvarovat. Pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, asi je fér, aby ještě před jednáním ústavněprávního výboru zaznělo, že pokud by to projednání nedopadlo způsobem, se kterým bychom mohli souhlasit, tak prostě musíte počítat s vetem zařazení druhého a třetího čtení. Pan poslanec Benda. Jen kratičce zareaguji na paní ministryni spravedlnosti. Jsem rád, že se Ministerstvo spravedlnosti vnitřně vypořádalo s námitkami, které byly na půdě ústavněprávního výboru vzneseny, ale konstatuji, že toto své vnitřní vypořádání do této chvíle mi není známo, že by sdělilo této Sněmovně a jejím poslancům. Alespoň v tom ústavněprávním výboru. Možná že nám řeknou, že vnitřní vypořádání znamená, že trvají na původním tisku. Pak upozorňuji, že zítra budu podporovat veto, o kterém mluvil pan Kalousek. Jinak vím, že jsou tady noví členové vlády, ale pokud máme nějaké pozměňovací návrhy, bylo by dobré je mít dříve než hodinu před jednáním výboru. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, končím tedy obecnou rozpravu. Otevírám rozpravu podrobnou. Poprosím pana navrhovatele, aby tedy přečetl návrh usnesení.

Děkuji. Děkuji. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, další závěrečná slova ani pan zpravodaj, ani pan navrhovatel. Takže budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.